Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové, dovolím si jenom velmi stručně vás seznámit se stanoviskem poslaneckého klubu KDUČSL. My jsme tady už v minulém volebním období, kdo jsme zde byli, společně opozice i koalice tehdejší připravovali novelu zákona o střetu zájmů právě v reakci na nález Ústavního soudu. Ne naší vinou se to nepodařilo v minulém volebním období schválit. V tuto chvíli musím konstatovat to, co tady říkali kolegové přede mnou i pan kolega Michálek. Je důležité a to je náš dlouhodobý názor abychom my, poslanci, senátoři, členové vlády, další politici, skutečně ukončili tento stav, kdy je registr oznámení uzavřen. Je uzavřen na základě nálezu Ústavního soudu, vláda nemohla činit jinak, ta předchozí i současná, a proto jsme se rozhodli udělat tento mezikrok a projednat, schválit v zrychleném řízení tuto poslaneckou novelu zákona o střetu zájmů, aby za prvé veřejnost měla možnost přístupu do registru oznámení, protože zvláště u nás, vrcholných politiků, to je naprosto oprávněné a je těžko akceptovatelné a těžko se nám zdůvodňuje, že tomu tak dnes není nikoliv naší vinou, ale to nebudeme rozebírat a vracet se k tomu. Druhá věc, myslím si, že velmi důležitá: máme krátce před komunálními volbami. Mnozí z nás máme určitě zkušenosti s tím, jak složitě se přesvědčují občané našich, zvláště menších obcí a měst, aby byli ochotni ve svém volném čase se angažovat v rámci místních samospráv, aby kandidovali do zastupitelství obcí a měst. Častým důvodem odmítnutí tohoto kroku je právě to, že nemají potřebu potom například ve funkci neuvolněných místostarostů malých měst, ve funkcích radních, také neuvolněných, podléhat povinnosti zákona, která dnes skutečně pořád ještě je to znamená, vyplňovat registr oznámení, svlékat se téměř donaha. To je těžko pochopitelné.

Pojďme tedy společně dnes vyslat ten signál i směrem k potenciálním komunálním politikům, že zde tuto povinnost škrtneme a zůstane u těch, u kterých to dává smysl, těch, kteří jsou ve svých pozicích na uvolněných pozicích, rozhodují potom skutečně ve věcech, kde může hrozit střet zájmů. Tam je to akceptovatelné a naopak potřebné. Ale není to potřebné a blíží se to nějaké elementární šikaně u politiků, kteří jsou ve svých pozicích na malých městech jako neuvolnění. To si myslím, že je důležitý signál, toto udělejme.

To je naše stanovisko, proto tento zákon jako KDUČSL podpoříme. Děkuji a hlásí se ještě pan poslanec Adamec. Děkuji, vážená paní předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych zareagoval na svého ctěného kolegu Marka Výborného.

To je problém! Zkusme se nad tím zamyslet. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní řádně přihlášená do rozpravy paní poslankyně Helena Válková. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Jenom nejenom za mě, ale i za ostatní minimálně členy hnutí ANO, kteří byli členy ústavněprávního výboru, musím říci, že jsme o té problematice vážně diskutovali mnohokrát a myslím si, že ten časový faktor opravdu byl jedním z podstatných důvodů, proč nedošlo nakonec k přijetí toho zákona, byť tady nebudu říkat, že jisté obstrukce tady samozřejmě i z naší strany byly, pokud tam byly uváděny návrhy, které neodpovídaly tomu hlavnímu, o čem budu hovořit, to znamená, o veřejném zájmu jako takovém a v podstatě střet zájmů optikou toho, co skutečně chceme chránit.